Děkuji, paní předsedající.

Takže celé to následující období je o tom, jak dostat nemocnice z těchto čísel, do kterých vláda ODS a on konkrétně jako hejtman dostal středočeské zdravotnictví. A v tomto si myslím, že Středočeský kraj i za účasti Komunistické strany Čech a Moravy je vysoce úspěšný, na rozdíl od jeho vlády.

Já jsem se pouze ptal např. pana ministra, který tam vysvětloval, že ředitel nemocnice není ochoten prodat zbytný majetek, podotýkám nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví, není ochoten prodat zbytný majetek, pokud se mu kompletně celých 100 % nevrátí zpátky do nemocnice. To mně bylo divné, přece jenom ministr je snad víc než ředitel nemocnice.

To mě trošku překvapilo, protože nevím, kdo vládne Ministerstvu zdravotnictví. Jedna poznámka. Druhá. Zaplať pánbůh, protože ty stály dřív daňové poplatníky zhruba 100 mil. korun na dotacích ročně. Ty privátní nemocnice fungují, poskytují zdravotní péči, nejsou závislé na obecních, krajských či jiných rozpočtech. Jsou závislé na zdravotním pojištění, to je pravda, ale jsou, přátelé, v černých číslech. My máme zhruba jednu třetinu nemocnic v černých číslech, jednu třetinu vyrovnané hospodaření a jedna třetina je v červených číslech a bude potřeba se podívat, čí je to vina.

Děkuji. Pan poslanec Grospič s faktickou.

To si myslím, že je vysoce poučný případ.

Děkuji.

Prostě ty dluhy, které byly na nemocnicích, přešly od státu spolu s nemocnicemi. Vy přece dobře víte, že na kraje byly převedeny zadlužené nemocnice, a to tak, že extrémně zadlužené a že tam zůstaly dluhy třeba desítky let staré apod. To je přece doložitelné. Ale výsledek hospodaření po osmi letech vládnutí pravice na kraji byl, že hospodařily kladně. Ta čísla, která tady padla, nechci komentovat, jsou absolutně vymyšlená. Pane poslanče. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Těžko bych řekl, že bych na každém tom projevu nenašel něco, o čem by se mělo diskutovat. Ale mně už to dnes připadá jako pozdní lítost. Já se ptám: Jestlipak jste také takto diskutovali, když se zaváděly regulační poplatky, takzvané?

Já nebudu hovořit déle, protože nepotřebuji získávat politické body, ty se většinou získávají v předvolebním boji a v podstatě jde jenom o to, abychom tady byli vidět.

Ale abych se dostal k meritu věci regulační poplatky.

Já to neumím.

Tady je potřeba nalézt systémové řešení ve zdravotnictví.

Je třeba, abychom nastavili nové financování zdravotních pojišťoven.